Platí ještě tyhle připomínky, nebo už byly změněny?

A to je prosím zadávací dokumentace pro největší tendr, který tady máme za 30 let. Nepochopitelné.